Především tak vítám největší změnu, která se týká nebankovních poskytovatelů, a těch je dneska bezmála 60 tisíc. Nejsou to tady jenom poskytovatelé, ale i zprostředkovatelé. Je jich tedy bezmála 60 tisíc a nepodléhají víceméně žádné relevantní kontrole. Stačí mít pouze živnostenský list a podnikat na tomto trhu. Půjčovat tedy může každý, kdo má příslušný živnostenský list. Současná legislativa dává jen omezené možnosti jak nepoctivcům především z řad některých těch nebankovních subjektů zabránit v jejich činnosti, jak omezit používání neférových praktik, jak zabránit právě lichvářským praktikám vůči spotřebitelům. Je to také systém licencování poskytovatelů půjčovat peníze, a to pouze s oprávněním od České národní banky. A kontrola České národní banky těchto subjektů, to si myslím, že je velice významné pro ochranu spotřebitelů, pro bezpečnější půjčování peněz, ale i pro ochranu vlastního podnikání na tomto trhu. Je třeba říci, že opatření, které se navrhuje tak, aby licencovala Česká národní banka a subjekty na trhu podléhaly kontrole České národní banky, není pouze tedy náš výmysl nebo není to pouze v našem zákonu, v návrhu zákona, ale je to v řadě zemí. V Německu dokonce mohou takto podnikat pouze bankovní domy. Česká národní banka je tedy takovým přirozeným regulátorem finančního trhu. Proto si myslím, že je naprosto oprávněné, aby ona tuto kontrolu a toto licencování také prováděla. Je tam také významné to, že subjekt, který chce podnikat na tomto trhu, musí prokázat úroveň odbornou, musí prokázat jistou důvěryhodnost, ale také kapitálové zázemí. Je tam právě požadavek, aby subjekt, který tedy bude mít licenci, měl i patřičné kapitálové zázemí. To je navrženo ve výši 20 milionů korun jako vlastní kapitál.

Troufám říci, že trh se pročistí a zůstane, já věřím že především těch poctivých, možná do sta. Očekávám také v rozpočtovém výboru jistě bohatou a zajímavou diskusi k tomu, i když jak jsem říkal, již řada věcí se diskutovala právě na semináři.

Ať se jedná o výši smluvní pokuty, protože smluvní pokuta určitě musí být taková, musí být přiměřená, aby nebyla pro dlužníka likvidační a aby především u toho dlužníka zajistila možnost, aby měl tedy možnost ten dluh splácet. Jedná se tedy možná o určité snížení smluvní pokuty, která je navržena v tom návrhu zákona. Je to ale také samozřejmě možnost, co se týká splácení, předčasného splácení u hypotečních úvěrů. Je dobře, že zákon obsahuje i hypoteční úvěry nebo spotřebitelský úvěr na bydlení. Myslím si, že bychom se měli zamyslet i nad tím, zdali v případě prodeje nemovitosti byla možnost toho předčasného splacení, a to bez úhrady nákladů, respektive úhrady určité sankce tomu poskytovateli, věřiteli. Není to opět žádná novinka, která by se měla objevit v našem právním řádu. Je to věc, která je třeba běžná v Německu, která je běžná ve Francii a umožňuje i jistou mobilitu pracovní síly. Protože jestliže se lidé, kteří mají hypotéku, mají stěhovat za prací, jako že bychom to často i rádi chtěli, aby ta pracovní síla byla mobilní, musí mít tedy možnost, pokud má hypotéku, aby ji mohla splatit a aby nebyla zatížena sankcí. Těch věcí je prostě více a já věřím, že i v rozpočtovém výboru i tady na plénu řada takovýchto námětů v této materii také zazní. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ještě jednou hezké odpoledne. Tak jak uvedl pan předseda rozpočtového výboru, pouštíme se trošičku na tenčí led a diskuse ve výborech a tady na plénu bude muset být velmi důkladná. Trošku jsem to zvažoval, jak shrnout krátké stanovisko k tomuto návrhu, a jakkoliv nemám rád žádné regulace, tak přesto si myslím, že toto je opravdu krok správným směrem, jakkoliv se o regulaci jedná. Ten zákon je svým způsobem průlomový. Stanovuje podmínky. Než se dostanu k některým bodům, které bych rád vypíchl, tak bych vám sdělil, že tento zákon nebo podobný zákon byl přijat na Slovensku a z těch stovek, možná tisíců poskytovatelů jich zůstalo 21. Čili je evidentní, že nahrává zejména v té oblasti nebankovních poskytovatelů těm větším a silnějším. Jinak návrh vychází ze směrnice, která ve velké míře reflektuje právní úpravu v oblasti spotřebitelských úvěrů dle Evropské unie.

Dodatečné náklady na přizpůsobení nové legislativě by přitom normální a seriózní podnikatelé měli unést zcela bez problémů. Systém by měl být dohlížen Českou národní bankou.

Česká národní banka by měla jednotlivé poskytovatele licencovat. Návrh také kategorizuje na principu odpovědnosti samostatné zprostředkovatele a vázané zástupce. Samostatný zprostředkovatel se může vázat na více poskytovatelů finančních služeb, nese odpovědnost za sebe a své vázané zástupce a nemůže být současně vázaným zástupcem. Vázaný zástupce může být zastoupen pouze jednou osobou, samostatným zprostředkovatelem nebo poskytovatelem, kteří za něj odpovídají. Nemůže mít tedy další vázané zástupce. Co se týče odbornosti, ta se zvyšuje. Je tam základní požadavek maturita a prokázání odborné zkoušky. Navrhuje se také v zákoně vznik akreditovaných zkušeben. Ty by akreditovala Česká národní banka po splnění určitých požadavků. Kromě toho samozřejmě čistý trestní rejstřík. Velká změna, a to si myslím, že vyvolá velkou nevoli, a některé poznatky ze semináře, které vám sdělím, jsem zaznamenal, samozřejmě je i velká zvýšení kapitálové vybavenosti poskytovatelů. Je tam uvedena částka 20 milionů korun.